Já bych tady ale chtěl všem připomenout, že mezi těmito krizovými zákony a resortním zákonem o ochraně veřejného zdraví v podstatě nic není.

A lidé, pokud by ta pravomoc tam byla posílena, tak by také lépe vnímali povinnost dodržovat opatření. V těch místech se ta opatření nedodržují.

Takže ta opatření je potřeba dodržovat, je potřeba si to vysvětlit a také je potřeba vysvětlit, že opatření, pokud je budeme dodržovat, tak do tří čtyř týdnů je možné je potom zrušit. Takže znovu říkám, a vrátil bych se k tomu, jestli není možné využívat resortní zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví a posílit tam pravomoc ministerstva, o což ministerstvo tady žádalo. Prosím, vaše dvě minuty.

Tak jenom pro vaši představu, první uvolnění se týkalo prodejen Hornbach, které mají vysoké stropy.

To chcete? Prosím vás, poslouchejte, o čem se tady jedná!

Tak proč kladete otázky, které už tady byly jednou zodpovězeny?

Trasování nemůže dělat osoba bez zdravotnického vzdělání, protože získává citlivé údaje o zdravotním stavu té nemocné osoby.

A pak další týden, poslední, je zase na to, aby se ten důl uvedl zpátky v provoz. Takže bych chtěl říct, že to, že jsou tam horníci, neznamená, že se těží, ale je to v podstatě právě proces utlumení. A druhá věc, stav nebezpečí. Ve stavu nebezpečí nikoliv.

Ale nepadlo už, zda budou prioritně testováni.

A ještě třetí věc, ke které bych se fakticky ráda vyjádřila, že trasování zase cituji nemůže dělat osoba bez zdravotního vzdělání.

Takhle jednoduché moje otázky jsou a děkuji za odpovědi.

Hezký den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.